Dále pozměňovacím návrhem dochází rovněž ke zkrácení doby, v níž má zákaz platit, a navrhuje se, aby platil pouze v době od 6 hodin ráno do 20 hodin, neboť v pozdějších večerních hodinách již nebývá provoz tak intenzivní.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

My jsme jako Asociace krajů a především i Svaz měst a obcí velmi intenzivně komunikovali s Ministerstvem dopravy, jak tento problém do budoucnosti vyřešit, a inspirovali jsme se z modelu slovenského, kde již dnes je zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na všechny silnice druhých a třetích tříd.

A během toho řízení se tam mohla dávat řada námitek a muselo se to zveřejňovat na úředních deskách obecních úřadů jednotlivých správních obvodů. Proto toto řešení je jednodušší, stanovilo by se to zákonem, a platilo by to tedy přímo ze zákona.

Pokud by to bylo přímo na místě, tak by ta pokuta byla 5 tisíc, ve správním řízení by pak ta pokuta mohla být vyšší.

Byla bych velmi ráda, abyste všichni ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořili, pomůže městům, obcím i krajům. Myslím si, že to je určitě dobré řešení, které jsme s Ministerstvem dopravy společně našli. Zároveň bych si dovolila, pane místopředsedo, v obecné rozpravě také dát návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením, a to na sedm dnů.

Děkuji vám za pozornost.

Nyní pan poslanec Válek. Děkuji, pane předsedající.

Rozumím tomu, že tuto situaci chceme řešit, a rozumím tomu, že zákon, který je nevymahatelný, chceme přijmout. Podobně jako prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Juříček jsem se rozhodl jít na všechno tak jak on pomocí auditu, já prospektivní metodou, oslovil jsem zhruba dvacet kolegů, kteří jezdí pravidelně z Brna do Prahy. Já jsem požádal dva doktorandy, aby ty záznamy zpracovali, a nechal jsem si udělat analýzu toho, jak se chovají gentlemani dálnic, kteří řídí tyto kamiony, v běžném provozu.

Tak bych čekal, že dostanu a to je důvod, proč prostřednictvím pana předsedajícího nepodpoříme stažení jako TOP 09, ale posuneme tento zákon do třetího čtení, tak bych čekal podpoříme posunutí do třetího čtení tak bych čekal vyjádření ministra vnitra, když já, prostý lékař a poslanec, zachytím na jedné cestě zhruba 30 přestupků kamionů, že policie, která bděle tuto dálnici hlídá a musí těchto přestupků zachytit podstatě více, jistě má nějakou databázi těchto přestupků, jistě nám dokáže říct, kolik kamionů dostalo pokutu, řekněme, za poslední tři měsíce za překročení rychlosti, kolik jich dostalo pokutu za předjíždění v místech, kde je zákaz předjíždění.